Nicméně tady nevidím žádného člena vlády, proto vyhlašuji pauzu.

Tak ale jestli mi někdo dokáže říct, předsedové poslaneckých klubů vládní koalice nebo zástupce, kdy se tedy může...